A já děkuji a to vnímám tak, že my jsme na tom dobře hospodářsky, takže toho si cením.

Tam to ocení.

Německo je snem ministrů financí.

Nicméně my jsme přistoupili k paktu solidarity a zejména máme tady účinný zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a ten nám jasně říká, ten nám stanovuje pravidla, zavádí Národní rozpočtovou radu, Výbor pro rozpočtové prognózy, říká, jaký maximální schodek můžeme mít, a pak je celá řada opatření, která nastupují.

A my musíme sledovat. A pan předseda to teď i připustil, nepřistupujeme k žádnému euru, nemáme tam žádné tyto podmínky, ale chceme být u toho a chceme sledovat, jakým způsobem se posouvá vývoj i v rámci euroskupiny.

Já jsem okamžitě po skončení rozpočtového výboru asi během dne nebo dvou podepsala dotaz na předsedu Legislativní rady vlády a ministra spravedlnosti, aby mi na to dal odpověď, kterou pak přednesu a poskytnu samozřejmě v rámci druhého čtení.

Děkuji vám. Děkuji paní ministryni. Ne. Pan předseda Stanjura jasně řekl, že nebude navrhovat usnesení Poslanecké sněmovny, takže končím projednávání této odpovědi na písemnou interpelaci. Přistoupíme k další. Interpelace je předložena spolu s odpovědí jako sněmovní tisk 268. Otevírám rozpravu v této věci. Pan předseda Michálek se do ní hlásí. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jestliže odpověď na interpelaci pana předsedy Stanjury byla vypracována poctivě, tak odpověď na moji interpelaci byla vypracována nepoctivě, protože já jsem položil dvě jasné otázky, tzn. kolik elektronických spisových služeb se skutečně používá v ústředních orgánech státní správy, protože téma digitalizace měli všichni ve volebním programu. Říkalo se: zavedeme elektronický oběh dokumentů a obíhat mají dokumenty, nikoliv lidé.

A v druhé části jsem se ptal na otázku, jaké konkrétní kroky vláda učinila, aby zavedla elektronický spis v České republice.

A stavební řízení, když třeba chcete v památkové zóně vyměnit okno, se neuvěřitelně vleče.

Kdyby se zdigitalizovaly, tak to pomůže tomu, aby Česká republika měla fungující třeba stavební sektor, abychom dokázali reagovat na krizi, která je na trhu s bydlením. Například v hlavním městě Praze obrovským způsobem rostou nájmy a nikdo s tím nic nedělá, ani primátorka Krnáčová, ani paní ministryně Dostálová, ani premiér Babiš. Nic se za pět let neudělalo. To by se to konečně zrychlilo, dalo by se to měřit, dala by se identifikovat místa, kde dochází k tomu, že se tam ty spisy zasekávají.

Dostal jsem jenom odpověď, že existuje národní standard. Ano, skutečně národní standard existuje, ale národní standard není žádným způsobem vynutitelný. Dokonce ani neexistuje žádný postup, jak by se národní standard elektronické spisové služby certifikoval, tzn. výrobci dodávají nějaké produkty na ministerstva. Odhaduje se to na 6 mld. Kč ročně, které veřejná správa dá na spisové služby v České republice, takže jde o opravdu velké peníze, 6 mld. Kč ročně, a neexistuje způsob, jak certifikovat, že to odpovídá těm požadavků národního standardu, takže některé produkty, které jsou na našich úřadech, tak dokonce neumí ani skartovat ty dokumenty v souladu se zákonem, neumí vytvářet tzv. SIP balíčky, které se pak posílají na Národní digitální archiv.